Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře zemědělství, dovolte mi vás interpeloval ve věci ochrany zvěře při seči.

Děkuji za slovo.

Pokud má úřad jiný pocit, tak bych očekával, že se nás oficiálně obrátí, a my to samozřejmě budeme řešit. Pan poslanec má slovo.

Tomu rozumím.

Děkuji za slovo.

Pokud vaše vyhláška vejde v platnost, znamená to, že nejen přijde o práci celá řada asistentů pedagoga, ale hlavně děti, které asistenci potřebují, přijdou o tuto pomoc. Rodiče těchto dětí jsou zděšeni a právem se obávají, že budou nuceni své děti dát opět zpátky do speciálních škol.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Krajský úřad Ústeckého kraje svým rozhodnutím povolil výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle § 50 a povolil výstavbu elektrárny. Krajský úřad opět stavbu elektrárny povolil a občané se odvolávají a je to stále dokola. Zdejší občané si přejí a bojují za zachování jezu v jeho nynější podobě, nesouhlasí se stavbou elektrárny. Kdo je místní, ví dobře, jaká nenahraditelná škoda by to byla. Jde o oblíbenou rekreační zónu.

Obyvatelům nevadí jen zásah do jezu, ale také samotná stavba, kde chybí komunikace vhodná pro mechanizaci a hrozí vysoká prašnost. Pane ministře, vy sám pocházíte z Litoměřic a jsem si jista, že jste někdy tento jez navštívil, tak bych chtěla vědět, jaká je šance ho udržet bez malé vodní elektrárny. Nebo opět ustoupí zájmy občanů ve prospěch soukromých investorů?